Paní poslankyně Zuzana Šánová bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci Czechia. Prosím, paní poslankyně. Dobrý den, vážení přítomní.

Děkuji paní poslankyni. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, děkuji za tuto interpelaci. Já si dovolím prostřednictvím pana předsedajícího reagovat. Celá situace vznikla takovým nešťastným způsobem. Já jsem se minulý týden na vládě dotazovala v podstatě, jak je možné, že vláda o tom nebyla informována. Nicméně musím říci, že jediným, kdo mi argumentačně opravdu vysvětlil celou situaci, byl pan premiér, který mi sdělil, že na hradní schůzce došlo k politickému rozhodnutí nejvyšších ústavních činitelů, nicméně nemá to výkonnou pravomoc. Ten materiál prošel zúženým meziresortním připomínkovým řízením, kde velice otevřeně říkám, že nebyla vypořádána ani jedna připomínka Ministerstva pro místní rozvoj.

Nebudu hodnotit, jestli to bylo drahé, nebo ne, protože to rozhodl někdo jiný již přede mnou.

Samozřejmě to evokuje to, že se pravděpodobně předpokládá jaksi přirozená evoluce tohoto názvu v angličtině i do například sportovních akcí a marketingových akcí, na což jsem právě velice intenzivně reagovala, protože to se netýká jenom politického rozhodnutí, ale to chce i peníze. Jestli vám to takto stačí, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího? Děkuji.

Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, můj dotaz směřuje na paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou ve věci financování science center.

Chtěla bych se tedy zeptat paní ministryně Valachové, zda předpokládá, že i budoucnost českých science center bude saturována ze 30 % jejich rozpočtu ze státního rozpočtu. Také děkuji. Pan poslanec Novotný bude interpelovat pana ministra dopravy. Pěkné odpoledne. Vážený pane ministře, v tisku se v posledních dnech objevila zpráva, kterou bych stručně a lidově řečeno mohl shrnout tak, že vás České dráhy obešly při soutěži na nákup nových vlaků, u které se to jeví tak i z některých vašich vyjádření, že by tato soutěž, poměrně velký tendr o mnoha miliardách korun mohl být šitý na míru jedné konkrétní firmě.